Důležitým cílem veřejného důchodového systému ve Švédsku vždy bylo dosáhnout dobrého zajištění ve stáří pro všechny občany. Vy nechce dosáhnout dobrého zajištění ve stáří pro všechny občany. Vy tady navrhujete, ještě navíc v legislativní nouzi, proto o tom tady hovořím, že chcete co nejrychleji připravit všechny příjemce důchodu o důchody, prostě okrást je.

O tom tady je tato schůze. Takže nový důchodový systém ve Švédsku proto přináší základní garantovanou dávku, která zajišťuje minimální životní úroveň důchodu pro jednotlivce s žádným nebo nízkým příjmem.

Proto ji bude pobírat stále menší podíl důchodců. Dnes asi 30 % důchodců ve Švédsku pobírá důchod z tohoto systému garantovaného příjmu, často ženy s nízkou kvalifikací.

Příspěvky vybírá zaměstnavatel a posílá Národnímu daňovému úřadu.

Lidé si mohou vybrat mezi privátními fondy, kterým dávají do správy individuální úspory.

Dnes jen asi pětina klientů skutečně tvoří portfolio, ostatní investují do zbytkového fondu, který spravuje Státní penzijní společnost. Nový švédský důchodový systém byl zaváděn postupně. Starší pobírají penzi kombinovanou podle nového systému a podle původního systému.

Předreformní systém nebyl spravedlivý.

Nový systém posouvá riziko a odpovědnost na občana.

Řízení aktiv spojené s velkými objemy prostředků vytváří úspory z rozsahu. Většina soukromých fondů v systému jsou dražší než zbytkový fond a fondy řízené institucionálními investory.